Já myslím, že jsem se snažil velmi pozitivně nabídnout nějakou spolupráci. Požádal jsem Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby to netrvalo rok, aby s námi na tom spolupracovalo. Tak neříkejte ani jeden ani druhý, že tady schvalujeme něco, co je blbě. Je to prostě v rámci dnešního dne, data a této hodiny maximum možného, s tím, že jsme se tady přesvědčili, že pan poslanec Novotný jako vizionář navrhuje nějaké vylepšení. Tak nic víc, nic míň. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, poté vnímám přihlášku předsedy klubu Úsvit pana Černocha. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale abychom měli tu čárku, tak pošleme do legislativního procesu a do veřejnosti návrh, se kterým příliš ztotožněni nejsme.

Já bych vás moc prosil, abyste tohle vzali nesmírně vážně, protože vždycky říkáte, jak je potřeba ten trh... A obracím se zejména na ty, kteří říkají, že jsou v této vládě pravicoví, aby zvážili, zda nepodpořit návrh vrácení do druhého čtení. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy, potom přednostní práva pana předsedy Černocha a pana ministra Mládka.